Já vám děkuji.

Zdravím, dámy a pánové. Jen rychlý vstup.

Děkuji.

Proč bychom naopak třeba nemohli uvažovat nad tím do budoucna toto odstranit?

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, i za dodržení času. Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník, poté pan poslanec Vácha. Máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo, za slovo.

To jsou věci, které samozřejmě zasáhnou do způsobu řízení, do způsobu provozu vozidel a samozřejmě taky prodraží výrobu automobilů.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka pan poslanec Vácha, poté faktická poznámka pan poslanec Mašek. Děkuji za slovo.

Tady bych chtěl říct, že každé dva roky ti pacienti, kteří o to stojí, mají pravidelnou preventivní prohlídku, jejíž součástí je také vyzkoušení ostrosti zraku a eventuálně barvocitu. Pak tady máme systém závodních preventivních prohlídek, kde se ve většině děje totéž.

Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Ventruba.

Prosím, vaše dvě minuty. Vážené kolegyně a kolegové, jenom bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl zareagovat na kolegu Jurečku, když mluvil o kartách.

Já vám děkuji. To je pro tuto chvíli poslední faktická poznámka. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho, že by se hlásil, obecnou rozpravu končím.

Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Pan poslanec Válek se hlásí s návrhem na jiný garanční výbor. Já se domnívám, že problematika by rozhodně měla být projednávána ve zdravotním výboru, takže navrhuji zdravotní výbor. Jako garanční?